Nejdřív požádám sněmovnu o klid.

Pane poslanče, máte zájem vystoupit? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury.